4. určila dlouhodobá nosná odvětví domácí ekonomiky, která budou podporována z důvodu přínosu vyšší přidané hodnoty těchto odvětví a dlouhodobého přínosu;